Nevím, jestli kolegy to tolik zajímá. Ale když jsme k tomu měli mimořádnou schůzi, tak asi ten bod už pokládají za bezpředmětný, což je tedy bohužel velká škoda. Já si naopak myslím a budu velmi zvědav, jak budou jednotlivé poslanecké kluby a jednotliví poslanci hlasovat o mém návrhu, abychom přijali ve zkráceném režimu, to znamená podle § 90 odst. 2, tak je tento sněmovní tisk navržen, novelu zákona, který by ukončil neoprávněnou, podle mého názoru neoprávněnou nebo diskutabilní, velmi diskutabilní výhodu těch emitentů korunových dluhopisů, kteří se tak vyhnuli placení daní z těchto dluhopisů. Jestliže premiér Sobotka a sociální demokracie kritizuje hnutí ANO a pana vicepremiéra Babiše za to, že této v podstatě mezery v zákoně chytře využil, tak si myslím, že by mě velmi překvapilo, kdyby potom poslanecký klub sociální demokracie nechtěl podpořit to, aby došlo k ukončení toho stavu, což tato novela navrhuje. Stejně tak očekávám stejné i od kolegů napravo, kteří minulý týden i z tohoto důvodu vyvolali mimořádnou schůzi, kdy pana vicepremiéra za toto kritizovali, a tady máme krásnou možnost, jak tomuto udělat přítrž a jak ukončit tuto daňovou výhodu. Takže bych byl i velmi překvapen, kdyby kluby pravicové, TOP 09 a ANO, které tu schůzi vyvolaly, také nesouhlasily s tím, abychom toto období ukončili.

Kolegyně, kolegové, pokud se hluk ve sněmovně nesníží, hladina hluku, pokud se nesníží, tak asi začnu vyvolávat jednotlivé poslance jménem. To platí i pro pana kancléře. Děkuji, pane předsedající. Sněmovní tisk 1074, ta novela, o které já hovořím, ta říká, že zdaněny budou i ty korunové dluhopisy, které na rozdíl od návrhu pana vicepremiéra Babiše by byly převedeny na osoby spřízněné nebo blízké, to znamená i na příbuzné. Ničím jiným se neliší.

A ještě více jsem byl překvapen tehdy, když pan premiér řekl, že tento návrh, tato novela se nestihne projednat v tomto volebním období. Proč by se neměla stihnout projednat? Čili jestliže dneska Sněmovna přijme, že bychom se jí zabývali na této květnové schůzi, nevidím nejmenší důvod, aby toto bylo odsouhlaseno a daňová výhoda pro ty, kteří místo aby vydávali korunové dluhopisy v rozumných dluhopisech po deseti tisících, sta tisících, půl milionech nebo milionech, aby je přestávali vydávat nesmyslně v korunách. Vůbec se tady nedotýkám toho, co zaznělo na rozpočtovém výboru, jestli Finanční správa funguje, tak jak má. To v tuto chvíli vůbec neřeším a necháme to buď na rozpočtový výbor, nebo na pozdější období.

Já bych přesně toto očekával i od poslaneckého klubu ANO, který jistě stojí za svým předsedou a ministrem financí, který říká, jak bude potírat, nebo bojovat s daňovými úniky, nedoplatky nebo s vyhýbáním se placení daní. Protože to je přesně to, co se odehrálo. Já nedokážu posoudit, to je věcí Finanční správy, tak jak jsem četl v médiích, Finanční správa již kontroluje tyto emitenty těch korunových dluhopisů, kolika procent z těch 525 emitentů se to týká. Vůbec nemířím na někoho, není to žáden lex nějaké jméno, dávám ten návrh zcela obecně. A protože předsedové poslaneckých klubů a předsedové stran jasně deklarovali, že toto je ten jeden z problémů současné vládní krize, tak já tedy opravdu logicky si dovolím předpokládat, že se tím Poslanecká sněmovna bude zabývat. Pomíjím tady to, že už v minulém období bylo možné toto vyřešit.

Já jsem si dovolil to potom vylepšit tím, že se to nebude týkat pouze emitentů nebo vlastníků korunových dluhopisů, ale že o tu výhodu přijdou i ty osoby spřízněné buď rodinnou vazbou, nebo v nějaké přímé vazbě ke kupujícímu. Proto očekávám, kolegové, že tento sněmovní tisk 1074, který je navržen ve zkráceném režimu, můžeme projednat, můžeme ho schválit, a dojde k tomu, co naprostá většina z vás kritizuje, že tady někteří vydávají poněkud nelogicky korunové dluhopisy, nejsou to ty občanské, ale jsou to ty korporátní, kde mám vážné pochybnosti o účelu, proč byly vydány, a jak tady správně řekl již kolega poslanec Rais, byla to čirá daňová optimalizace, která, jak jsme si řekli na rozpočtovém výboru, je velmi diskutabilní. Očekávám tedy, že podpoříte tento můj návrh. V případě, že tak nebude, tak jasně řeknete, že to, co hlásáte, nemíníte vážně, jsou to jen planá slova a nechcete tu věc řešit. Také se možná ukáže, kdo má nějaký zájem na tom, aby tato daňová výhoda pokračovala dál.